Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.

Takže by se za dosavadní část sedmou novely vložila část osmá, která by měnila zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Z místa se ještě hlásí do podrobné rozpravy pan kolega Jan Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji. Děkuji.

Tolik tedy pozměňovací návrhy. Děkuji panu kolegu Tejcovi. Kdo další v podrobné rozpravě? Ještě kolega Benda. Já jenom reaguji na vystoupení pana kolegy Tejce, abychom se náhodou nedostali pak do problémů, že jsem svůj návrh podal v původní účinnosti. Tak navrhuji, aby se o návrhu účinnosti, který navrhuje odsunout onu účinnost znovuzřízení zákonného předkupního práva u spoluvlastnictví, hlasovalo i v případě, že by byl hlasován tento návrh pana kolegy Tejce, jako o pozměňovacím návrhu k němu.

Jinou přihlášku nemám. Není tomu tak. Není o čem hlasovat, procedurální návrh žádný nepadl, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení.